To nejdůležitější, co v tom návrhu je, je úprava ve směru kultivace provádění exekučního řízení, které se týká manželů. To znamená, že by se mělo konečně zajistit, že pokud si manželé rozdělili společné jmění, tak také exekutor bude postupovat právě podle toho, jak si to společné jmění rozdělili. Dosud poněkud absurdně exekutor postihoval společné jmění, jako kdyby si ti manželé vůbec nic nerozdělili, a bylo potom na tom druhém, poškozeném manželi, aby si to zpětně vyžaloval, což pochopitelně oslabovalo vůbec důvěru v právní stát. Druhou výraznou změnou v tomto ohledu je potom to, že také na účet manžela povinného bude možné dosáhnout jenom co do poloviny toho zůstatku. To jsou z mého pohledu hlavní prvky tohoto návrhu. Zároveň chci zdůraznit, že jakýmsi důležitým doplňkem toho návrhu je poslanecký návrh poslance Tejce a dalších poslanců, ve kterém se objevuje celá řada dalších opatření, na kterých Ministerstvo spravedlnosti participovalo. Věřím, že návrh podpoříte ve třetím čtení, protože je to návrh, na který mnoho osob poškozených neférovými exekucemi netrpělivě čeká. Děkuji, pane ministře. Teď prosím pana zpravodaje, aby se ujal slova a seznámil nás s tím, jak budeme postupovat při hlasování. A znovu prosím o klid v Poslanecké sněmovně. Jedná se o důležitý zákon a je třeba veškerou pozornost věnovat proceduře. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, garanční ústavněprávní výbor na své schůzi dne 18. března projednal předmětný sněmovní tisk a doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 337/4 v následujícím pořadí: 2 ty nebyly ve třetím čtení předloženy, takže o nich hlasovat nebudeme.

To jsou návrhy, které se týkají exekutorského zástavního práva. Potom všechny ostatní pozměňovací návrhy, které navrhuje ústavněprávní výbor, pod čísly A1, A2, A4, A6, a to společně jedním hlasováním.

Děkuji, pane zpravodaji. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh procedury.

Kdo je proti?

Návrh procedury byl přijat. Prosím pana zpravodaje, aby nás postupně seznamoval s jednotlivými návrhy a já o nich nechám hlasovat. Takže nyní budeme hlasovat o návrzích, které souvisejí s exekutorským zástavním právem. Stanovisko garančního výboru nebylo přijato, to znamená, výbor nepřijal ani kladné, ani záporné stanovisko. Ano, děkuji.

Neutrální.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Ústavněprávní výbor doporučuje schválit tyto pozměňovací návrhy. Pan ministr? Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl jednomyslně přijat.

Pan ministr? Dvakrát kladné. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.